Tu zátěž kapitoly dluhové služby si logicky nese každá vláda každý rok a nám se její celkovou výši díky úsporné politice podařilo snížit. Děkuji.

Máte slovo, pane vicepremiére.

A ten schodek minulý rok jak byl dosažen?

Nechápu, proč pravice zvyšuje daně.

To jsem nikdy nepochopil.

Utrácet co nejvíc.

Takže ta filozofie je úplně jiná. Bylo ho dosaženo tím, že tady se vlastně už neinvestuje.

Já nechápu, že tento stát ani nespočítal, že nemáme mateřské školky. My vlastně začínáme od bodu nula.

Totální tunel.

Monopolní smlouva.

Totálně bez koncepce. Ano.

Údajně je to životu nebezpečné, mi říkali kolegové.

Prostě nezavedli elektronický výkaz tržeb, jak to mají v Chorvatsku, abyste vybrali daně. Tady to nefunguje.

Ano, určitě by měli dostat více. Jenže my jsme se zavázali, že tuto zemi, kterou jsme převzali v totálním rozkladu, chceme dostat perspektivně do vyrovnaného rozpočtu. Jak to máme udělat?

A my jsme zdědili nějaký rozpočet. Byl nějaký výkon akcionářských práv?